Děkuji. Prosím, máte slovo.

Důvody, proč si to hodně lidí myslí, asi není třeba připomínat. Vážená paní ministryně, stejně jako loni jste nepodpořila žádný z pozměňovacích návrhů, který tuto dotaci ruší, a musím se ptát proč.

Děkuji za odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dovolte mi takovou malou krátkou rekapitulaci.

Je to dobrovolný nestranický nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich.

Záměrem Poslanecké sněmovny bylo podpořit ze státního rozpočtu činnost tohoto sdružení, zejména finančně pomoci bývalým vězňům komunistického režimu, při seznamování budoucí generace s historickým odkazem národního boje za svobodu, boje proti fašismu a rasismu.

Rozhodně do konce tohoto týdne se to předá na Finanční správu, která zahájí řízení o porušení podmínek rozpočtové kázně, a je to v její kompetenci. Povede řádné dokazování v rámci daňového řízení.

Má.

Já jsem tam byla osobně, paní poslankyně.

Určitě je důležité, aby se zrekonstruovala.